A když se podíváme na další opatření, tak se podívejme například na vývoj a podporu seniorů.

Bohužel.

Nyní tedy poprosím, s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová, následuje pan předseda Fiala a pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

Nebude se hradit nad 30 % skutečných nákladů prostřednictvím příspěvku na bydlení, ale tabulkových nákladů, normativních nákladů. To je obrovský rozdíl. A prosím, už si nestěžujte. Ano, já si pamatuju na příspěvek na bydlení, pamatuji si na mimořádnou okamžitou pomoc, to máte pravdu. Vy jste se rozhodli, že zvolíte tento institut a tento nástroj jako formu pomoci.

Prosím. Děkuji za slovo. Mně se líbí, když nejsou argumenty, tak je potřeba říct, že je někdo lhář.

A je to prostě tak.

To bylo zamítnuto. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové hlasovali pro to, aby Česká republika a další země EU přijaly odpovědnost za přesídlování a přijímání uprchlíků. To se jim nepodařilo vyvrátit u toho soudu. Takže oni skutečně hlasovali pro přijímání migrantů ze Sýrie. Podle mého názoru to je trest pro Českou republiku a sankce.

Chlubil se, že chrání peníze Čechů. Před lety však Zdechovský špinavé kšefty obhajoval jeden titulek je.

Na půjčkách by nemuselo být nic špatného, kdyby u firmy, kterou zastupoval Zdechovský předtím, než vstoupil do politiky, vše neobsahovalo jeden drobný háček, který lidem peníze z kapsy pouze vytáhl, než aby jim jakoukoliv půjčku zajistil.

CPE si u svých klientů vyžádal poplatek za zprostředkování půjčky, lidé firmě zaplatili, ale přesto se nikdy své půjčky nedočkali. Takže to byl problém.

Takže musím říct, že lidovci se účastní pravidelně sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny.

A podle mě to není v pořádku.